Děkuji, pane místopředsedo.

Pozměňovací návrhy souvisí s pozměňovacím návrhem k návrhu zákona o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře.

Stávající legislativa neupravuje existenci centrální evidence železničních drah jako součástí území.

Pozměňovací návrh je dlouhodobým a systémovým opatřením. Jeho legislativní podpora by byla dobrá v práci s daty o dráhách jako součástech území státu se vlastně dostává (?) na úroveň popisu pozemních komunikací a na úroveň umožňující vyhovět potřebám státu a orgánu veřejné správy s ohledem na strategické zájmy i pro umožnění účelného plánování rozvoje drážní infrastruktury. Další z pozměňovacích návrhů, je to vlastně současná právní úprava, která neukládá provozovateli celostátní a regionální dráhy ve vlastnictví státu výslovnou povinnost na zřízení odpovídajících operativních složek.

Ostatní složky integrovaného záchranného systému nemohou zajistit potřebné úkoly a činnosti. Proto je nutné provést legislativní změnu v podobě povinnosti pro provozovatele celostátní a regionální dráhy ve vlastnictví státu. Pozměňovací návrh nemá ekonomické dopady. Reaguje na existující stav, kdy v rámci Správy železniční dopravní cesty je zřízen hasičský záchranný sbor podniku. Zákonné uložení povinností je vzhledem k nakládání s veřejnými finančními prostředky účelné a nezbytné. Dále, pojem veřejně přístupná vlečka je velmi nekonkrétní. Jeho zavedení přinese pouze komplikace a nárůst administrativy. Stejně lze očekávat v případě přijetí výkladové a aplikační problémy v drážní dopravě. Statut přístupné vlečky by měly mít pouze vlečky ve vlastnictví státu, které by byly zároveň provozovány jako logistická centra, případně jako kontejnerové terminály s nediskriminačním přístupem pro všechny dopravce. Takové vlečky ale v České republice nejsou. Pro nediskriminační přístup na vlečky je navrhován text pozměňovacího návrhu v § 22a odst. 2 písm. c). V novele zákona o dráhách není akceptován požadavek Správy železniční dopravní cesty na úpravu školení a přezkušování zaměstnanců zajišťujících provozování dráhy přesto, že ve věcném záměru novely byl požadavek zahrnut odborem železnic a kombinované dopravy Ministerstva dopravy.

Přesto nedošlo ke změnám návrhu zákona. Úpravou je Drážní inspekci zachována dosavadní kompetence, tj. projednávání správních deliktů, které přímo souvisí s její činností, řešení deliktů v případech, kdy provozovatel dráhy nebo dopravce neoznámí Drážní inspekci vznik mimořádné události, nezajistí místo mimořádné události nebo neprovede dokumentaci stavu v době vzniku mimořádné události, neprovede ani zjištění příčin a okolností vzniku této mimořádné události. Návrh jednak není v kolizi s právem Evropské unie a zároveň představuje nejefektivnější výkon státní správy, neboť přesouvat řešení správních deliktů, které se týkají výhradně Drážní inspekce, na jiný správní úřad by bylo krajně neefektivní. K bodu sedm legislativně technická úprava, která Drážní inspekci ponechává v rámci šetření zjišťování nejen příčiny mimořádných událostí, ale i okolnosti jejich vzniku a další nedostatky, které mohou mít vliv na bezpečnost.

Pokud se vyjádřím ještě k bodu osm. Legislativně technická úprava ponechává Drážní inspekci výkon státního dozoru v předem přísně vymezené oblasti, v oblasti mimořádných událostí, dozorem nad šetřením mimořádných událostí, které provádí provozovatelé dráhy a dopravci, a to aby jejich šetření bylo zejména objektivní a věcně správné co do příčin a přijímání opatření k předcházení mimořádným událostem. V neposlední řadě má státní dozor vykonávaný Drážní inspekcí sloužit jako prevence mimořádných událostí. Návrh není ani v kolizi s právem Evropské unie, neboť součástí novely je i zakotvení systémového dohledu nad bezpečností, který je svěřen výhradně Drážnímu úřadu jako národnímu bezpečnostního orgánu podle příslušných směrnic Evropské unie. Děkuji za pozornost.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Nejdříve bych v úvodu svého vystoupení v rámci obecné rozpravy rád jako zpravodaj načetl legislativně technické úpravy, které mi doporučil legislativní odbor Kanceláře Poslanecké sněmovny, a pak bych se věnoval svým pozměňovacím návrhům.

Přihlásím se potom i v podrobné. Takže návrh zpravodaje k legislativně technické úpravě.